Děkuji, pane předsedající. Já mám také faktickou na pana vicepremiéra, a možná začnu jedním citátem Ronalda Reagana, který se velmi hodí na dnešní situaci. Ten citát zní: Problém není to, že lidé jsou zdaňováni příliš málo. Problém je, že vláda utrácí příliš mnoho.

A nemůžeme za to, že tato vláda bez ohledu na to, že se neshodla na tom řešení, předložila zrušení superhrubé mzdy až letos. Takže prosím, neříkejte nám, že jsme udělali nějaké jiné rozhodnutí, než tady říkáme tři roky od začátku této Sněmovny. Děkuji.

Takže to je ten slabý stát, který my nechceme.

Děkuji. Pan poslanec Skopeček, připraví se pan poslanec Michálek. Všechno faktické poznámky.

Tak já bych chtěl jenom vysvětlit, že projednáváme daňovou tematiku a že daněmi bereme lidem peníze. A my se pouze bavíme o tom, jestli máme vzít méně, více a jestli ty aktivnější, pracovitější nebo ty, kteří mají větší štěstí, musíme zatěžovat dramaticky většími daněmi.

Děkuju za férovou odpověď, beru to, opravdu jsem se na tohle chtěl zeptat.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo, já budu reagovat na průběh rozpravy a předřečníky. My tady máme tedy krizi, máme tady pandemii a jako způsob reakce zde byl představen návrh, že snížíme daně těm nejbohatším.

Nebo jestli někomu vezmeme dotace, tak komu se vezmou ty dotace? Podle výhledů, které nám byly představeny, činí deficit 320 mld. korun. To znamená, jsme na nějakých skoro 400 mld. korun ročně. A když se podíváme, kolik se ještě můžeme zadlužit, tak to je nějakých, tam máme polštář asi 800 mld. korun. To znamená, během dvou let to vypadá, že v podstatě projíme celou spižírnu, a pak už si nebudeme skutečně moct vzít ani korunu na úvěry. Budeme mít výrazně horší podmínky. Já si myslím, že tenhle přístup vlády, kdy v podstatě navrhuje vybrakování příjmů státu, vypovídá o tom, že už vlastně rezignovali na to, že tady bude vláda ANO vládnout příští volební období a že to je přístup po nás potopa. A myslím si, že bychom to neměli podpořit. Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Veselý. Připraví se pan poslanec Dolínek. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Děkuji. Pan poslanec Dolínek, poté paní poslankyně Kovářová, poté paní ministryně.

Já si to nemyslím.

Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych je tedy ráda připomněla.

Ten důvod byl zřejmý chtěli jste si nechat ročně těch 80 miliard. A ty vám nevadily.

Tak se ptám jak to tedy je? Jak to dopadne na naše finance? Jak to dopadne na naše obce a města? Na to vůbec nemyslíte!